Tak prosím, máte slovo.

Děkuji, pane předsedající.

Pak je druhá věc, a to je můj návrh na změnu programu, s čím jsem se přihlásil. Naprosto rozumím snaze pevně zařadit ty maturity, ale na druhé straně my tam máme dva zákony, které považuji za naprosto zásadní daleko víc.

Děkuji moc.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Paní poslankyně, ale jestli chcete upřesnit, ještě upřesněte.

Jak víte, já dávám prostor všem. Děkuji.

Návrh byl přijat.

Je to tak.

Hlasování číslo 205, přihlášeno 93 poslanců, pro 81, proti žádný. Návrh byl přijat.

Kdo je proti?